Takže už víte, proč to tady budu zmiňovat.

Jinými slovy současná vláda hodlá za peníze všech občanů budovat síť vlastních propagandistických médií a trestně stíhat opoziční politické názory včetně věznění jejich nositelů. To by byl samozřejmě konec svobody a demokracie. Ale zastavím se u té ekonomiky.

Tak já vám znovu říkám, že tedy to tak rozhodně není, a SPD má opravdu jiný názor.

To je zejména v době astronomického zdražování všech pro důchodce klíčových životních nákladů naprosto neúnosné, sociálněekonomicky likvidační opatření.

A zároveň to mnohem výrazněji pomůže nízkopříjmovým důchodcům.

Já říkám, že to tak není.